Jeho účelem je předložení návrhu vytvořit v rámci zákona o dráhách co nejjednodušší procesní postupy pro zajištění bezpečnosti drážní dopravy před nečekanými pády poškozených stromů, ale zejména, a to zdůrazňuji, zdravých stromů do kolejiště a následné najetí vlaků na spadlý strom končící případně vykolejením vlaků.

Dalším pozměňovacím návrhem je návrh o mezinárodní dopravě. Je to pozměňovací návrh, kterým navrhuji vložit do zákona o dráhách nový pojem mezinárodní doprava. Pojem mezinárodní doprava, se kterým zákon pracuje na několika místech v § 3 odst. 1, v § 32 odst. 4 a odst. 5, nebo § 34a odst. 4 není přitom v zákonu vůbec definován. Stávající zákon obsahuje pouze právní úpravu dráhy pro provozování vysokorychlostní železniční dopravy, ale zákon již nedefinuje vysokorychlostní dopravu. Vymezení vysokorychlostní dopravy je nezbytné pro stanovení míry investic do vysokorychlostní dopravy.

Podle přímo závazného nařízení Evropské unie musí však České dráhy postupovat při získávání přístupu na dopravní infrastrukturu a zejména na trh veřejných služeb stejně jako ostatní dopravci. Proto mnou navržený předmět podnikání akceptuje nezbytnost postupu podle nařízení 13/70/2007 v platném znění, to jest nezbytná smlouva o veřejných službách pro zajištění dopravní obslužnosti z kompenzací veřejných rozpočtů nebo komerční doprava bez smlouvy. Čtvrtý železniční balíček pro státem zřízené železniční dopravce stanovil přechodné období deset let, ve kterém mají státy možnost implementovat liberalizaci trhu osobní dopravy postupně a řízeně, aby nedocházelo ke strukturálním otřesům na železnici tuto skutečnost řeší navržené přechodné ustanovení a tím bude proces liberalizace trhu transparentní pro dopravce včetně Českých drah a předvídatelný. V žádném případě návrh neznamená zamezení liberalizace trhu. Současná právní úprava již dnes umožňuje Správě železniční dopravní cesty, aby při přetížení kapacity dopravní cesty činila... spočívající ve spojování vlaků, ale pouze jednoho dopravce.

A aby Správa železniční dopravní cesty nebyla nucena zbytečně prohlašovat kapacitu dráhy za přetíženou, resp. aby mohla v rámci svých opatření při přetížení kapacity dopravní cesty požadovat spojení vlaků různých dopravců, měl by tento zákon právě takovéto spojování vlaků různých dopravců umožnit. Je samozřejmostí, že ke spojování vlaků různých dopravců může docházet, pouze pokud to je technicky možné, a zákon jednoznačně stanoví, který z dopravců nese právní odpovědnost za cestující.

Děkuji. Paní poslankyně Kovářová. Připraví se pan poslanec Dolínek. Ještě jedna omluva. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila svůj pozměňovací návrh. Jedná se o úpravu, kdy se Drážní inspekci vrací oprávnění výkonu státního dozoru ve věcech drah ve vymezené oblasti, to jest v oblasti šetření mimořádných událostí v drážní dopravě a jejich prevence, včetně dozoru nad šetřením mimořádných událostí, které provádí provozovatelé dráhy a dopravce, a to aby jejich šetření bylo zejména objektivně a věcně správné co do příčin a přijímání opatření v předcházení mimořádným událostem.

Z celkového počtu mimořádných událostí, kterých je více než 4 tisíce, se Drážní inspekce zabývá nebo může zabývat pouze nepatrnou částí, cca se jedná o 60 nehod a incidentů, které šetří ročně, zatímco za předešlé úpravy to byly cca 2 tisíce mimořádných událostí. Bez možnosti provádění prevence je riziko vzniku vážných nehod obrovské a případy z poslední doby ukázaly, že k vážným nehodám rozhodně nebylo daleko. Výkon státního dozoru zároveň řeší možnosti inspektorů a jejich výjezdů na místo mimořádné události, aniž by musela Drážní inspekce zároveň ihned zahájit šetření. To znamená, je vráceno oprávnění pro inspektory, aby přímo na místě mohli shromažďovat podklady, zhodnotit stav, vyhodnocovat skutečnosti, a teprve poté se rozhodnout, zda je daná mimořádná událost vhodná takzvaného bezpečnostního šetření. Nyní se může rozhodovat pouze od stolu na základě oznámených skutečností, které nejsou vždy přesné. Výkon státního dozoru zároveň řeší možnosti inspektorů k šetření pracovních podmínek a důvodu selhávání lidského činitele provozních zaměstnanců v reálném provozu. Výkon státního dozoru řeší i provádění ověřovacích pokusů a nejrůznějších zkoušek. Navrhovaná úprava je obdobná, jako má vyšetřovací orgán pro letecké nehody a incidenty v České republice. Děkuji. A poslední přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Dolínek. Děkuji.